Obě strany mají, zdá se, silně zakořeněnu politiku strašení lidí, brzdění ekonomického růstu a zcela kontraproduktivního zhoršování očekávání napříč ekonomikou a s tím související zhoršování ekonomického obrazu České republiky jako takové.

Naše ratingové hodnocení vysoce převyšuje ostatní země regionu a řadí nás na úroveň Belgie nebo Velké Británie. Jsme ekonomikou, která vykazuje nejnižší nezaměstnanost mezi zeměmi OECD, nejnižší ohrožení chudobou a sociálním vyloučením.

Jsme zemí, která dokončila moderní reformu hazardu a která patří k nejbezpečnějším místům pro život na světě. Přesto od současné vlády České republiky slyšíme slova o kolapsu naší ekonomiky, o kolapsu financování jejího zdravotnictví, školství, o kolapsu vyplácení důchodů, sociální pomoci a investic do infrastruktury. Je to velmi nebezpečná rétorika, která poškozuje vnímání České republiky v očích zahraničních investorů a má přímý negativní dopad do spotřeby, poptávky, ale celkové míry investic v ekonomice. Je to rétorika, která má jediný cíl: vytvořit podmínky pro razantní zhoršování životní úrovně státních zaměstnanců, důchodců a sociálně slabých, což jsou skupiny, s nimiž má nejsilnější část vládní koalice odvěký problém.

Nic nového pod sluncem. Ale rozhodně ne s vládou, která místo budování hodlá bořit, s vládou, která chce naši zemi vrátit zpět zpět do doby, kdy stát přihlížel miliardovým daňovým únikům z karuselových podvodů, které zastavilo až kontrolní hlášení. A proto chce kontrolní hlášení takzvaně revidovat, ale výstižnější by spíše bylo znefunkčnit. Zpět do doby, než jsme s aktivní pomocí zástupců podnikatelů vybudovali nejvýznamnější opatření k narovnání podnikatelského prostředí v naší novodobé historii. Mám samozřejmě na mysli elektronickou evidenci tržeb, která byla mimochodem vyhlášena jako druhý nejlepší zákon roku, která nám umožnila snížit DPH, zredukovat počty kontrol ve firmách ze strany Finanční správy a získat desítky miliard do veřejných rozpočtů.

Vyslovit důvěru vládě, která má jedinou skutečnou starost, a sice držet jakýmkoli způsobem pohromadě, a proto raději skutečnou práci ani neslibuje, v žádném případě nemohu.

Programové prohlášení vlády nepřináší ani naději na stabilitu, ani perspektivu růstu. Musíme se posouvat dopředu a aktivně a rozhodně řešit problémy a výzvy. Nic z toho podle mého názoru tato vláda pětikoalice naší zemi a jejím občanům nenabízí, proto jí v dnešním hlasování nemohu vyslovit důvěru. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Tato vláda zatím nenabídla žádná konkrétní řešení, jak vyřešit drakonické zdražování energií, rostoucí ceny potravin či jak podpořit výstavbu dostupného bydlení. Navíc není schválen státní rozpočet na letošní rok a jsme v rozpočtovém provizoriu. Přestože nová vláda pětikoalice už rok říká, jak je připravena vládnout, skutek utek, sliby chyby. Je to ideologie, kterou tato vláda prosazuje a kterou vtělila i do svého programového prohlášení.

Jde o byznys a Západ ho dělá bez ohledu na sankce, nebo dokonce bez ohledu na to, zda je někde nějaká totalita.

Je to šílený plán na likvidaci evropských národů a evropské kultury spojený s několik desítek let trvající tolerancí a podporou migrace kulturně nepřátelských migrantů, a to legální i nelegální.

Ano, vlastizrady se tu mnozí dopouštějí ve smyslu skutečné podstaty pojmu vlastizrada.